Cíl Bruselu je, abychom byli poslušnou montovnou a odbytištěm západního zboží a naší prací podporovali ekonomický i sociální růst Západu.

Proč to schovávají?

Takže znovu ty dvě nejdůležitější věci, které teď v tuto chvíli pálí všechny občany, tak tam chybí.

Spoluzakladatel STANu, takže ho všichni dobře znali.

Ze svých českých firem?

To by byla politická kultura!

A samozřejmě, protože tahleta vláda nebude mít řešení zdražování, a už vidíme, že jsou tam i různé neprůhledné transakce u těch stran, tak logicky jako první se to potom hodí na tu stranu, aby se odvedla pozornost, kterou vláda vůbec nepotřebuje, což jsou Piráti se čtyřmi poslanci, protože vláda má 108 poslanců, takže 104 stačí.

Takže je to přesně opak toho, co oni proklamovali.

Možná radši.

Tuhle povinnost mají čeští politici, ale naši zástupci v Bruselu se jí zcela důsledně nedrží, tu povinnost bojovat za naše občany, nikoli za zájmy Bruselu. Řeči o tom, že tam či onde někdo protestoval, jsou směšná výmluva, to tady slyšíme přesně u toho bodu, který tady navrhuje hnutí ANO.